Žádost o vyslovení souhlasu

Požádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Miroslavu Němcovou, aby nám podala zprávu o projednání žádosti Policie České republiky, a to Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců. Ještě než vám dám slovo, paní předsedkyně, požádám zpravodaje tohoto výboru pana poslance Martina Plíška a Matěje Fichtnera, aby byli připraveni ke svému vystoupení, případně zaujal jeden z nich místo u stolku zpravodajů. Prosím, paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo.

Dne 2. května, kdy byla tato žádost doručena předsedovi Poslanecké sněmovny, tak stejného dne tato žádost byla předsedou Sněmovny postoupena mandátovému a imunitnímu výboru. Jeho členové měli možnost seznámit se s předloženým spisovým materiálem.

Poslanec Josef Novotný za přítomnosti svého právního zástupce a poslanec Jaroslav Borka se ke skutkům vymezeným v žádosti policie osobně vyjádřili.